Znovu zdůrazňuji, že právě těmto lidem novela podává pomocnou ruku, když jim umožní podat žádost o vydání řidičského průkazu ne na obci s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště, jak předpokládá současná úprava, ale na jakékoliv obci s rozšířenou působností. Usnadněno bude také vydávání řidičských průkazů. Kromě toho jako předkladatelé usilujeme o to, aby v případě, kdy úřad už má k dispozici fotografii žadatele splňující určité parametry, nebyl nucen vyžadovat ji od žadatele znovu. V návrhu se také předpokládá, že bude moci být pořízena fotografie přímo na místě. To je, myslím, velmi vstřícné a rozumné. Děkuji za pozornost. Děkuji paní navrhovatelce.

Prosím nyní zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Klána, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo.

Ještě změna ohledně správních poplatků, kdy se číslo 50 nahrazuje číslem 200.

To je zatím ode mě vše, případně se přihlásím dále do rozpravy. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji.

Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Ten zákon vypadá, že by mohl přinést elektronizaci a v komfortu i ve snížení nákladů nějaký slušný výsledek.

Ale my říkáme, že tady nebude ani za dva a půl roku nebo tři roky.

Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jde určitě správným směrem, ale jenom bych si tady dovolil vyslovit svoji představu eGovernmentu. Jestliže už máme legislativu takovou, že dostanete v 18 letech řidičák, a pokud nejste profesionál, tak teprve někdy v 60 nebo kdy stát vůbec prověřuje, jestli můžete řídit, tak podle mě neexistuje žádný důvod k tomu, abychom si prodlužovali řidičáky tak, že chodíme na úřad, a ještě pod penalizací. Když se podíváme, jak fungují bankovní karty jednou přijdete, bankovní kartu vám vystaví, pak v případě, že vám ta karta propadne, tak dostanete zprávu, pokud s tím souhlasíte, karta vám přijde domů. Nikam nemusíte chodit. Můžete vyslovit námitku, že na té kartě není fotka, ale já jsem se pokoušel vymyslet, proč bychom měli na úřad donášet své fotky.

Například mám švagra, kterému sebrali řidičák, a já tam pošlu jeho fotku. Fajn, jeho problém jsem vyřešil, ale já nemám řidičák. Takže neexistuje žádný důvod, proč bychom si měli, a ještě pod penalizací, prodlužovat řidičské průkazy. Tento návrh říká, že se můžeme dostavit, kam chceme. To je úplně v pořádku.

Děkuji za pozornost. Pan poslanec Petr Bendl jako další přihlášený do obecné rozpravy. Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný.